Děkuji vám. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. N304 výroba sportovních potřeb. Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Nicméně jsem přesvědčen, že na některé výbušné zprávy by se mělo v Poslanecké sněmovně reagovat okamžitě.

Děkuji za vaši ochotu vystoupit.